Děkuji, pane ministře. Nyní prosím předsedu výboru pro zdravotnictví poslance Rostislava Vyzulu, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, za výbor pro zdravotnictví navrhujeme jako zpravodaje pana poslance doktora Igora Nykla.

Proti?

Tímto hlasování končím. Pan poslanec Igor Nykl byl schválen zpravodajem tohoto předloženého návrhu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí s přednostním právem pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně a kolegové, poslanecký klub sociální demokracie nesouhlasí s postupem navrženým vládou, aby Sněmovna vyslovila souhlas s touto předlohou již v prvním čtení, a podle § 90 odst. 3 jménem poslaneckých klubů sociální demokracie, ANO a KSČM vetujeme tento postup. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek. Děkuji.

Poslanecký klub ČSSD vám zjevně nedůvěřuje z úplně jiných důvodů.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, regulační poplatky obecně od svého zavedení v roce 2007 se staly extrémně citlivým tématem a bylo jasné, že budou dominovat v mnoha debatách. A je to pořád téma otevřené. Pravděpodobně nikdo z nás neví zcela optimální řešení těchto poplatků. Určitě hospitalizační poplatky je ještě zvlášť téma, které už dvakrát bylo řešeno Ústavním soudem.

Proto si troufám říct, že skutečně tento návrh zákona by neměl být projednáván a ukončen hned v prvním čtení, měl by normálně pokračovat ve svém projednávání ve zdravotním výboru, měl by se dát určitý čas, aby toto extrémně citlivé téma bylo skutečně vyřešeno aspoň trochu moudře a spravedlivě.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy vyjádřila k tomuto návrhu zákona.

Návrh tedy stanoví hodnotu regulačního poplatku na 60 korun, tato výše již nemá podle Ústavního soudu tzv. rdousicí účinek, a osvobozuje od povinnosti platit regulační poplatek při poskytování lůžkové péče všechny děti do dovršení 18 let věku včetně dne, kdy byl tento věk dovršen.

Při stanovení poplatku na 60 korun a osvobození dětí do 18 let od placení bude celková ztráta 1 mld. 16 mil. korun. Návrh zákona je podle názoru Komunistické strany Čech a Moravy v rozporu právě s naším programem, protože dlouhodobě prosazujeme zrušení všech tzv. regulačních poplatků.

KSČM od samého počátku zavedení tzv. regulačních poplatků považuje toto zavedení za porušení článku 31 Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší Ústavy. Připomenu vám jenom, že rozsudek Ústavního soudu, který rozhodoval o ústavnosti, uznal ústavnost rozdílem pouze jediného hlasu, protože uvěřil tehdejšímu ministrovi zdravotnictví panu Julínkovi, že to jsou poplatky regulační. Dnes už se otevřeně hovoří o tom, že to nejsou regulační poplatky, ale že to je nutný příjem do zdravotnictví. Ústavní soud při svém rozhodování také stanovil podmínku, že nesmějí mít tyto poplatky ten tzv. rdousicí účinek.

Připomenu vám ještě důvod, proč byly poplatky zavedeny. Základním a hlavním důvodem bylo navýšit spoluúčast pacientů. A to se skutečně stalo. Znamenalo to, ten důvod byl vzít solidární peníze ze systému veřejného zdravotního pojištění a nahradit je penězi z kapes lidí bez respektování neúnosné zátěže chronicky nemocných, zdravotně postižených a nízkopříjmových pacientů. Podotýkám, že jsem opakovaně i tady od tohoto pultíku požadovala na Ministerstvu zdravotnictví analýzu dopadů zavedení zdravotnických poplatků právě na přístup pacientů k potřebné zdravotní péči. Přes veřejné přísliby tato analýza nikdy nebyla předložena.